Aby se předešlo spekulacím a možným budoucím rizikům, přijala tento návrh zákona, který upřesňuje postup účtování a výběru zmíněné ceny.

Byl tam návrh na schválení v prvním čtení.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Vidím předsedu klubu sociální demokracie. Prosím. Děkuji za slovo. Omlouvám se, že vstupuji do tohoto bodu s procedurálním návrhem, ale dovoluji si navrhnout, abychom ještě pevně zařadili dnes jako druhý bod žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Bohuslava Svobody. Jenom abych objasnil, o co jde, byl jsem teď informován, že včera vznikla dohoda předsedů klubů, že dnes začneme právě tím bodem, nicméně za prvé mi to nikdo neřekl před jednáním Sněmovny a za druhé to nelze automaticky, takže abychom mohli ten bod doprojednat, tak ho musíme pevně zařadit, protože mezitím už tam máme pevně zařazené jiné body.

Zahajuji hlasování. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat. Pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dobrý den. Pan ministr tady věcně a myslím podrobně řekl, co je obsahem novely tohoto zákona, a není tedy třeba, abych se k tomu vracel. Chtěl bych ale tady říci jednu věc. S výhradou, kterou tady řekl pan ministr k předchozí vládě, která navrhla, abychom to projednali v devadesátce, to znamená ve zkráceném režimu, bych souhlasil. Pan ministr řekl, že by to chtěl udělat nějak jinak, tedy projednat řádně a zkrátit lhůty. To je možné, to říkám z titulu zpravodaje, jedině za předpokladu, že by dva kluby daly veto. Pan ministr to sám rozhodnout nemůže, musela by to udělat vláda.

Děkuji, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu. Teď je právě ta chvíle, abych vám oznámil, že jsem obdržel veto dvou poslaneckých klubů, a to ODS a TOP 09 a Starostové, tedy nemůžeme projednávat podle § 90 a budeme se tomuto tisku věnovat ve standardní proceduře.

Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Já bych chtěl ujištění od pana ministra, že tento návrh zákona, který byl tak rychle předložen a musí být tak rychle projednán a dokonce byl navrhován režim v prvním čtení ve své složitosti skrytě nezaručuje garanci výkupní ceny elektřiny pro budoucí výstavbu Temelína. Jestli může pan ministr k tomu podat nějaké bližší vysvětlení. Neměl jsem možnost tento návrh podrobně prostudovat, ale mé informace jsou takové, jaké jsem před chvílí sdělil, takže jsem velmi rád za to, že tento zákon bude projednáván ve standardním režimu. Chtěl bych ujištění, že skutečně tomu není tak, jak byla moje informace.

Děkuji. Chce pan ministr reagovat?

Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já bych chtěl z tohoto místa ujistit, že tento zákon v žádném případě neřeší garance ceny elektřiny za případnou dostavbu Temelína.

Čili jinými slovy, pokud my bychom chtěli poskytnout nějakou garanci na dostavbu Temelína, tak bychom museli postupovat obdobným způsobem, jako to dnes dělají Britové, a to rozhodně není tento zákon.

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane ministře. Další přihlášky do obecné rozpravy nemám, tak ji tedy končím.

Pan zpravodaj? Protože budeme projednávat tento zákon řádnými kroky, tedy ve druhém i třetím čtení, musíme ho přikázat příslušnému výboru. Já navrhuji, aby tento zákon byl přikázán hospodářskému výboru. Děkuji.

Dobrý den, pane předsedo.

Ano, chápu to stejně. Nejprve bychom hlasovali o přikázání výboru a poté o případném zkrácení lhůt. Návrh je pouze na přikázání hospodářskému výboru.

Kdo je proti tomuto návrhu?